40. Návrh na potvrzení předsedy výboru Poslanecké sněmovny Chtěl bych vás informovat, že se sešel mandátový a imunitní výbor a zvolil svou novou předsedkyni. Předsedkyní mandátového a imunitního výboru byla zvolena paní předsedkyně Miroslava Němcová. Otevřu k tomuto rozpravu. Ještě vás budu informovat, že pan ministr Žák se také omlouvá, ale údajně dorazí.